Co mě ale ještě překvapilo, nechci říct více, ale překvapilo, je, že se odebrala z rozpočtu 1 miliarda hasičům. Já tady vidím své kolegy starosty, hejtmany a všichni víme, že hasiči mají nezastupitelnou roli ve všech městech a obcích.

Prostě nám pomáhají v každodenních situacích a mají opravdu nezastupitelnou roli. A všichni víme, já jsem bývalá starostka, že hasiči jsou pokladem obce a všichni si jich nesmírně vážíme, protože nám pomáhají.

Určitě všichni poslanci a poslankyně, kteří jsou tady ve Sněmovně, komunikují s hasiči a ví, kolik mají dneska projektů na rekonstrukci hasičských zbrojnic.

Ohledně profesionálních hasičů, tam se odebrala částka 800 milionů korun.

Ale co mě ještě více, až bych řekla štve a mrzí, je, že se odebraly finanční prostředky na nákup výškové techniky. Všichni víme, jak je důležitá a potřebná. Profesionální hasiči mají dneska 266 kusů výškové techniky a z toho 111 kusů je 20 let po své životnosti. Takže všichni určitě uznáte za vhodné, že je nutné, aby finanční prostředky na nákup výškové techniky v rozpočtu byly a aby nová výšková technika pro profesionální hasiče, kteří nám každodenně pomáhají, byla k dispozici, protože ji mají k dispozici pro nás, aby nám pomáhali. Chci říct, že jsem se svými kolegy připravila několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se ještě pak ve druhém vystoupení přihlásím. Pouze bych chtěla apelovat na pana ministra financí.

Nelze mít schválený rozpočet, aby tam nebylo finanční krytí na příchod nových policistů. Takže to mě z mé strany trochu mrzí, že pan ministr financí on tady, když jsem hovořila, nebyl zrovna při prvním čtení, teď i při druhém čtení, určitě musel asi někam odběhnout, takže já se popřípadě ještě vyjádřím přímo k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům ve svém druhém vystoupení.

Děkuju vám za pozornost. Děkuji paní místopředsedkyni. Máme zde faktické poznámky. Jako první se přihlásil pan Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jasně, hasiči jsou vynikající, policajti jsou vynikající, ale je tu ještě jedna složka, hlavní složka IZS, Zdravotnická záchranná služba čtrnáctkrát jinak.

Takže nemám žádný pozměňovací návrh ani nic podobného, protože vím, že to je nereálné, že jediná možnost byla, jak minulá vláda poděkovala mimořádnou odměnou, která jim ještě dokonce byla i v mnoha krajích špatně vyplacena. Děkuji za vaši faktickou poznámku.